Tato společnost skončila v dubnu tohoto roku v konkurzu, celková hodnota přihlášených pohledávek činí přes 26 mil. korun.

Nebylo vypsáno nové řízení a byl podepsán zmíněný dodatek s tím, že nová nástupnická společnost, která se předtím neúčastnila žádného výběrového řízení, Halotaxi transport, s. r. o., přebírá veškerá práva a povinnosti původní smlouvy. To, že společnost splňuje kritéria smlouvy dle dodatku ověřilo údajně oddělení centrálního nákupu ČT.

Dlouhodobé závazky žádné.

Kde máme vyčíslený ten hmotný majetek, kterým firma dle požadavků smlouvy musí stále disponovat? Co tedy údajně centrální nákup kontroloval? Proč nebylo vypsáno nové výběrové řízení?

Pro mě je těch argumentů, proč pro tyto zprávy nezvednout ruku, více než dost. Teď si vás dovolím upozornit opět na jeden velmi jednoduchý fakt. K těmto informacím se dopracovala moje kolegyně paní Ivana Nevludová vlastní prací z veřejných zdrojů a týkají se ve své podstatě jenom dvou smluv.

To, o co vás chci požádat, bude pro vás zřejmě, milí kolegové prostřednictvím pana předsedajícího, zejména tady v pravé části politického spektra, velice těžká věc. Nicméně já bych vás chtěl poprosit o to, abyste byli poctiví a nehlasovali pro zprávy o hospodaření České televize jenom proto, že vám vyhovuje zpravodajství a publicistika České televize, jak dneska řekl pan generální ředitel České televize, když si v přímém přenosu opět dělal svou vlastní reklamu. Vyzývám zejména vás, členy strany pirátské, kteří a já tomu věřím v mnoha případech myslíte ten svůj boj za transparentnost a korupci naprosto vážně, tak já vás žádám, abyste si minimálně vzali přestávku pro jednání klubu a informace, které jsme vám přednesli, si ještě dneska ověřili.

Pokud my jsme našli s našimi omezenými prostředky takováto závažná pochybení, co jednoho dne najde kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu, kterému se určitá část politického spektra i vedení České televize tak systematicky a tvrdě brání? Co tedy budete pročítat za dva za tři roky, pokud najdete tu politickou odvahu a Českou televizi kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu podrobíte? Patnáct let trvalo, než se sešla vyšetřovací komise k OKD.

Ale pokud vy dnes poctivě neuděláte svou práci, tak už se nebudete nikdy moci zaklínat tím, že jste neměli informace a že jste neměli možnost se nad nimi zamyslet. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo. Já nebudu vyvracet ty spekulace a nepravdy, co tady zazněly.

Poslala nám to všem do mailu a hovořila o tom tady dlouze asi hodinu. Tak nevím, proč to tady znovu opakujete. Beru to pouze jako obstrukci.

Já si myslím, že oni mohou hlasovat podle svého vědomí a svědomí a je to pouze na nich a mají svoji vlastní hlavu.

K paní kolegyni prostřednictvím pana předsedajícího.